Co je podstatou našeho návrhu?

Dopad na státní rozpočet by činil 3 miliardy korun. Věřím, že takovýto pozměňovací návrh dojde sluchu u kolegů a kolegyň, a to z toho důvodu, že právě situace, která nastává a zřejmě bude ještě kulminovat, a dopady budou složitější, dopadne právě na samoživitele a samoživitelky a také na rodiny s malými dětmi. Děkuji. Pan poslanec Tomáš Martínek, poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, vláda se předložením tohoto návrhu dopouští křivdy. Křivdy na seniorech, kteří se rozhodli sami dobrovolně pracovat, i když mají nárok na řádný důchod.

Proto zde přináším pozměňovací návrh, který by to měl alespoň částečně kompenzovat.

Tato hranice by neměla být absolutně stanovená v tom smyslu, že po jejím dosažení musí každý do důchodu odejít. Stejně jako musí existovat možnost předčasného důchodu zejména pro pracující ve fyzicky náročném odvětví, musí existovat i možnost pro lidi, kteří chtějí plně či částečně pokračovat v pracovním životě. Domníváme se, že stávající bonifikace těchto lidí je nedostatečná. V některých případech je návratnost odvodů pracujících důchodců i dlouhých 75 let. Proto navrhujeme alespoň symbolicky zvýšit procenta výpočtového základu pro pracující důchodce takto.

Vyšší motivace zvýší počet dobrovolně pracujících či přesluhujících důchodců, což se může dlouhodobě pozitivně projevit ve výši daňových příjmů. To by mělo být následně výhodné nejen pro pracující důchodce, ale i dlouhodobě pro příjmy státního rozpočtu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Propadáme se do čím dál většího zadlužení a hrozí, že finanční trhy přehodnotí hodnocení České republiky jako spolehlivé země, co se dluhové politiky týče, a zvýší nám úroky, což by se samozřejmě velmi negativně a velmi rychle projevilo na hospodaření státu. Proto navrhujeme kompromisní variantu 1 500 korun na každého seniora. A já ještě podávám jeden pozměňovací návrh, a to návrh, který se snaží odstranit jednu starou křivdu a změnit způsob valorizace důchodů. Dnes se důchody valorizují k datu výplaty.

A mně to přijde nespravedlivé. Ostatně této chyby v důchodovém systému si všimli i Slováci, kteří to napravili. A ti, co pobírají tu první výplatu důchodu později v měsíci lednu, následně dostanou vyšší doplatek za valorizaci k lednovému důchodu. Takže tohle je druhý návrh, který předkládáme. Děkuji za podporu. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě nemá paní zpravodajka ani paní ministryně. Zahajuji podrobnou rozpravu. Paní zpravodajka vystoupí jako první. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Chtěla bych požádat o zkrácení doby mezi druhým a třetím čtením na 7 dní. Ano. Poznamenal jsem.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Připraví se pan předseda Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Ano, děkuji. Paní poslankyně Věra Kovářová. Ještě pan předseda. Ano. Děkujeme.